Dnes to odhlasujeme tak či onak a zítra se o tom poradíme. A všechny vás zvu. A o čem se budeme radit zítra, když to dneska rozhodneme?

Pak ta debata zítřejší má smysl a všichni, kteří mají zájem se zúčastnit, budou mít prostor.

No ať to zkusí.

Děkuji. Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu do projednání podvýborem pro dopravu. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Takže teď paní poslankyně Ožanová faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo. Já jsem již sice nechtěla vystupovat, ale přece jenom kolega Stanjura, nevydržela jsem a musím vystoupit. To je ten důvod, proč já se k tomu tak stavím. A přiznejme si bezradnost tady, jak říkal kolega Adamec.

Závazné stanovisko obce o čem bude? Domnívám se, že prostě byť zítra bude na podvýboru pro dopravu tato věc projednávaná, tak těžko bude upravovat již tento pozměňovací návrh, který je. Bude se to muset řešit komplexně. A bohužel trochu jinak.

Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Kolovratník.

Jestli je tady přesvědčení, že problém se řešit má, dobře, jestli je tady přesvědčení Ministerstva dopravy, že to legislativně není šťastné, a ty argumenty tady zpravodajka říkala, pak je velká šance neztrácet čas, nebo neztrácet příliš mnoho času, podebatovat o tom na podvýboru, najít řešení, které uspokojí státní správu, Ministerstvo dopravy, zpravodaje, najde se legislativní řešení, které bude jednoduché a bude proveditelné, a pak je možné sem s tím přijít, v nejhorším případě vrátit zákon do druhého čtení, aby bylo možné načíst pozměňovací návrh, který tu změnu přinese, a pak projít normálně klasicky třetím čtením. Ten čas, který ušetříme, je podle mě zásadní, protože nebudeli to fungovat, pak je úplně jedno, jestli to tady dneska projde, anebo neprojde.

Do středy variabilního týdne.

Ptám se, kdo je pro přerušení.

Hlasování číslo 144, přihlášeno 172, pro 80, proti 67. Tento návrh přijat nebyl. Faktická poznámka pan poslanec Luzar, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

Tyto otázky jsme opravdu projednávali a jasně zazněly argumenty jak ministerstva, tak zpravodaje, tak i ostatních členů hospodářského výboru, proč ano, proč ne, a vyjádřili jsme se zcela jednoznačně hlasováním. Návrh, že komise dopravy nebo podvýbor dopravy zasedá a že počkejme, tak dvakrát tady hlasujeme zbytečně, protože kdyžtak ten návrh měl být, ať se to vrátí do druhého čtení, aby závěry tohoto podvýboru mohly být zapracovány do návrhu. Pokud to jenom odložíme, tak zase máme na stole pouze jedny a tytéž návrhy, které máme prohlasovat, a nemůžeme v nich udělat změnu. A tady jasně zaznělo, že tam je legislativní chyba v tom návrhu, který je předkládán, abychom ho mohli zpracovat.

Tady to zaznělo u tohoto mikrofonu z úst kolegy Čižinského. Je tady definiční problém, já tomu rozumím, ale to není tady na tento mikrofon! Tady si jasně řekněme, že momentálně jsme ve třetím čtení, návrhy na vrácení tady nezazněly, možná zazní, samozřejmě , ale nezazněly doposud, a z toho titulu bychom se měli vrátit k těm věcem, které máme projednat a hlasovat.